A týká se to opravdu velkého počtu lidí, a to včetně i těch lidí, rodin a domácností, které nemůžeme označit jako ty, kteří zneužívají systém sociálních dávek. Jsou to lidé, kteří pracují.

Není dořešena otázka, jakým způsobem k tomu budou přistupovat lékaři, jaké budou uvádět důvody té zdravotní absence. Není tady dohoda s tím zdravotním sektorem. Je tady také evidentní, že MPSV v tento okamžik rezignuje na přípravu opravdu systémového nástroje, a tedy řešení problematiky sociálního bydlení včetně legislativní podpory v této oblasti. A my tady víceméně tímto návrhem, který paní ministryně Maláčová teď tlačí, dosáhneme toho, že tu dávku sice dostane méně lidí, ale včetně seniorů, a pak začne opravdu ten zákon lidi uvrhávat do chudoby, a do chudoby bez přístřeší, a bude je vyhánět na ulici. Bohužel paní ministryně nedbá těch opravdu racionálních připomínek, které tady jsou od zástupců Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, kdy starostové upozorňují, že toto není řešení, je to jenom přehození problému na úroveň starostů, primátorů, na úroveň komunální, na úroveň obcí. Samozřejmě i ten nový návrh způsobu výpočtu této dávky je velmi zvláštní, protože nově by měla být dávka na bydlení stanovena na základě...

V některých obcích jsou to pouhé 3 koruny za metr čtvereční a cena v Liberci se počítá s částkou 84 korun za metr čtvereční. Důsledek takovéhoto opatření může ohrozit 60 % současných příjemců příspěvku na bydlení, v době rekordně rostoucích nájmů si výrazně pohorší a strop dávek bude nižší, než je jejich nájemné. To prostě je opravdu výrazné zhoršení té situace. A znovu opakuji, pro lidi, které nemůžeme označit jako zneužívače dávek a příspěvku na bydlení jako takové.

To jsou další případy, které v tento okamžik by znamenaly, že tyto ženy samoživitelky, byť mají snahu pracovat, by velmi rychle na té ulici skončily. Takže já bych chtěl poprosit, kdyby tady kolegyně poslankyně, poslanci podpořili návrh zařazení tohoto bodu, abychom si mohli vyslechnout ten záměr paní ministryně, jak v této oblasti chce dále postupovat, a abychom také se mohli bavit o tom, jak tento problém opravdu ve své podstatě řešit, nikoliv špatnou cestou řešit důsledky a přehazovat ten problém především na starosty měst a obcí v České republice. Děkuji za podporu tohoto návrhu. A dovolím si jej navrhnout zařadit na dnešní jednací den po bodě č. 125. Tak děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já vás chci také požádat o zařazení nového bodu na program této schůze. Minulý týden, poměrně v tichosti, bez nějakého většího zájmu, vláda schválila žalobu na Evropskou komisi.

Vláda sice tvrdí, že jí jde o princip pan premiér Babiš, který nebyl v tu chvíli na hlasování, tak říká, že to není jeho záležitost, že to je otázka právníků.

Zda mezi těmito zájmy už dala rovnítko. Myslím si, že bychom měli tedy vést diskuzi nad takto závažnou věcí a neměli bychom to přejít bez povšimnutí. Ten zásadní vzkaz, který jsme tímto dali svým partnerům v rámci Evropské unie, dala vláda a my máme možnost se od něj jako Poslanecká sněmovna distancovat. Buď to můžeme tedy přeložit tak, že na byznys premiéra se sahat nemá, to si nenecháme jako Česká republika, anebo se můžeme vyjádřit jako Poslanecká sněmovna k tomu, že se distancujeme a že střet zájmů, který byl jasně konstatován u Andreje Babiše, nevnímáme jako věc, s níž souzníme. Ministři za sociální demokraty už se vyjádřili v rámci toho hlasování. Ale my všichni ostatní, kteří nejsme členy vlády a kteří jako Poslanecká sněmovna máme právo se ptát, bychom měli tímto vyjádřit své postoje. A vy se můžete samozřejmě v rámci té debaty pak také ministrů ptát na to, co je k takovému hlasování vedlo a zda by tak hlasovali, i kdyby se týkala tato problematika jiné firmy než přímo holdingu Agrofert. Asi si všichni nějak odpovídáme na tuto otázku. Ale mě by zajímala odpověď právě těch odpovědných. A proto se chci tedy Proto bych vás ráda požádala o zařazení nového bodu na schůzi, a to konkrétně na zítřejší den, zítra odpoledne jako první bod.

Věřím, že i vás zajímá celá řada věcí v souvislosti s touto žalobou a budete mít zájem se ptát poslanců z vládních stran, resp. zejména ministrů z vládních stran.

Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji.

Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl reagovat na ten návrh pana předsedy Jurečky.

Pojďme si nechat tu debatu, pokud sem ten návrh přijde, na první čtení, na čtení druhé nebo třetí. Ale toto mně přijde celkem předčasné a zbytečné.